Nyní pan poslanec Procházka. Prosím. Děkuji za slovo. Mně to nedá, musím trošku opravit pana kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. A on říká, že existuje něco jako fyzická osoba a něco, jako právnická osoba.

Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený s přednostním právem pan ministr Zaorálek. Prosím, pane ministře. Děkuji. Dobré poledne, dámy a pánové. Pan Faltýnek řekl větu, že dnes tady, v této Sněmovně, je to zkouška nás všech.

Probíhá test toho, jací vlastně jsme. My, když jdeme do voleb, tak říkáme, že budeme pracovat pro lidi, že se nebudeme chovat jako nadlidi. To je všechno, co říkáme, a tváříme se, že to bude platit. A ta zkouška přichází ve chvíli, kdy se něco začíná týkat konkrétně nás samých. Takže já jsem tady tuhle scénu, kterou tady zažíváme dnes, vlastně už tady zažil mnohokrát, když jsme konfrontováni s těmi principy, se kterými do politiky vstupujeme. A z tohohle hlediska se dneska dívám na vystoupení paní Babiše, pana Faltýnka, paní Lorencové a dalších, kteří s takovými pěknými ideály také vstupovali do politiky a dnes mají možnost ukázat, jak vážně je myslí. Jestli jsou teda obyčejní lidé, anebo chtějí pro sebe něco extra. A víte, připadá mi, že to bolestínské vystupování, které tady slyším, ty řeči o tocích peněz a o tom, kolik máte dobrých úmyslů, které mají zřejmě omluvit to, že tedy není něco v pořádku u vás, to je všechno zbytečná extenze jednání Sněmovny. To opravdu patří někam jinam. To jste si mohli odpustit. Řada věcí, které jste řekli, byly katastrofálně nepřesných. Pan Babiš tady řekl, že Kubiceho zpráva v roce 2006 vedla k pádu pana Paroubka. To není pravda. Ta byla v roce 2006. Pan Paroubek odstoupil v roce 2010 například. Takže nás to nezničilo. To tak prostě přátelé holt v politice je, že když jdete do voleb, tak na vás lidi věci vytahují.

Chudáci policisté. Co mají dělat, aby to nebyla účelovka? Ona je v podstatě zavádějící. No tak prostě policie a ještě navíc, chápete?, tam možná byla účelovka úplně jiná.

Vy jste si potřebovali tuhle kauzu dostat teď na měsíc před volbami, abyste mohli tady sehrát tohle bolestné vystoupení obětí, které chtějí likvidovat matrix, a není jim to umožněno. Možná je to vaše účelová hra.

A víte, mně připadá smutné to, že vy jste taky všichni říkali, jak se budete starat o ty lidi, a nakonec největší pozornost tady věnujete své vlastní kauze, svým vlastním bolestem, svému vlastnímu fňukání. To bylo málo ještě? Nejste schopni se tomu postavit trochu... Já jsem také musel jít do televize, když nám zavřeli Davida Ratha. A nebylo to pro mě příjemné. A šel jsem tam. Tak jsem se s tím nějak vyrovnal.

Víte, mně připadá neskutečné to, jak se tady napadá trestní řízení. Napadá to člověk, který má ministra spravedlnosti. Role ministra spravedlnosti přece je on musí mít on přece kontroluje, on má na starosti to, aby trestní řízení bylo zákonné. To je jeho kompetence. Když se to týká vás, tak jste schopni udělat dokonce tak skandální věc, že máte čtyři roky kompetenci za to, jak tady fungují trestní řízení, státní zástupci, a vy jste schopni do toho sami kopnout.

A já si myslím, že ta vláda dělala řadu velmi dobrých věcí. Ale opravdu nejsem nadšený z toho, že nám roste nápad exekucí, že máme podvodné insolvence, že se nic neudělalo s podvodnými soudními znalci. Víte, kdybychom místo tohoto času, který tady úplně nesmyslně věnujeme něčemu, co jsme měli technicky vyřídit během půl hodiny, kdybychom se věnovali kauze Studénka, kdyby pan ministr spravedlnosti, kdyby pan Babiš tady horovali kvůli tomu, že se od roku 2008 vyšetřuje kauza, ve které byli mrtví. Devět let se to vyšetřuje! Je to úplně katastrofální, co se tam děje! Tomu, kdyby se Sněmovna věnovala, to by se týkalo těch lidí. Vy jste tady kvůli sobě. Vy jste posedlí sebou samými prostě. Skončeme toto jednání o bodu, ve kterém Sněmovna nemá co zkoumat, má rozhodnout o tom, jestli je tam nějaký materiální základ, nebo jestli je množina prázdná. My vidíme, že materiální základ tam je. To rodinné sídlo je opravdu podivné. Tak se prostě věnujme něčemu důležitému v této Sněmovně. Prosím vás, ukončeme to! Eviduji dvě faktické poznámky.